Nicméně rozhodnutí padlo. Proč tedy jdeme a šli jsme od počátku po volbách, aby byla sestavena Sněmovna a začala fungovat a následně potom vyjednávat o tom, jakým způsobem má být sestavena, postavena tedy ta vládní odpovědnost, jakým způsobem se pokusit alespoň něco z těch programových záležitostí prosadit? No protože si myslíme, že je třeba ctít parlamentní demokracii a hájit ji před těmi, co si myslí, že je nedemokratické všechno to, co není zrovna po jejich.

Tak my si tedy myslíme, že mandáty, které jsme obdrželi od voličů, jsou naprosto stejné, práva, která jako politické kluby zde v této Poslanecké sněmovně a posléze tedy nadstavbově parlamentní strany máme, jsou úplně stejná, a tedy že i Komunistická strana Čech a Moravy se má chopit příležitosti. A tady s panem kolegou Bartoškem nechtěně, ale přece jenom musím souhlasit. Ale to přece se jim, lidovcům, dařilo celá léta.

Nejdeme k moci. To bychom si řekli o vládní posty. Ostatně při srovnání s minulými výsledky KDUČSL bychom si to zasloužili možná víc, protože přece jenom je těch necelých 8 % lepší výsledek než něco málo přes pět.

Obecně řečeno, veškerá moc patří lidu.

To je vedlejší. Dokonce si myslím, že tato vláda ani nemůže být komunistická. Dokonce není ani příliš levicová. Je tam řada velmi pravicových prvků, například v daňové oblasti. Proto ostatně také do té vlády nejdeme napřímo.

Chceme a jdeme do toho proto, aby učitelé, zdravotníci a ostatní podhodnocené profese ke svému také přišli a ne jenom slyšeli neustálé sliby.

Aby důchody, aby minimální mzdy, aby spravedlivé dávky rostly tak, jak mají, a nerozevíraly se nůžky mezi příjmy ostatního obyvatelstva, důchodců, lidí, kteří jsou dlouhodobě nemocní. Aby koneckonců to, co ty první tři dny nemocenské, což i naší vlajkovou lodí bylo, se také dostaly ke svému, co je třeba. Aby zdravotní péče byla nadále kvalitní a ještě kvalitnější a nemuselo se na ni ještě více a více připlácet. Aby nebyla péče zvlášť pro chudé a zvlášť pro bohaté.

A já si myslím, že každý zákon, o kterém některá část společnosti soudí, že je nespravedlivý, může být revidován.

V žádném krajním případě. V začátku svého vystoupení jsem řekl, že jsme stranou, která chce ctít a také hlídat, střežit parlamentní demokracii. Proto jdeme my, komunisté, do toho.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Skončili jsme příspěvky těch, kteří byli přihlášeni s přednostním právem. Nyní podle pořadí, tak jak byli přihlášeni páni poslanci a paní poslankyně do rozpravy.